Případně bychom pokračovali dalšími neprojednanými body z bloku prvních čtení.

Ptám se, jestli někdo něco má k pořadu schůze a chce doplnit pořad schůze. Hlásí se předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout změnu programu, která se týká ale až příštího týdne.

Druhý návrh se týká výroční zprávy o hospodaření České televize, bod 115, který navrhuji pevně zařadit na středu jako první bod příští týden. Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Nehlásím se k pořadu schůze, ale chci využít svého přednostního práva. Chtěl bych požádat pana předsedu Faltýnka, aby v přímém přenosu České televize nelhal.

Myslím, že se všichni můžeme podívat do dokumentů Poslanecké sněmovny.

Nejprve po volbách poslanci v čele s Martinem Římanem navrhli a Sněmovna odsouhlasila... Já se omlouvám. Dovolím si požádat sněmovnu o klid. Děkuji. Děkuji.

Byl to poslanecký návrh zákona. Pod ten návrh se pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy podepsal i předseda vaší tehdejší politické strany pan Jiří Paroubek, protože jste byl v té době bezesporu sociální demokrat. Poslanecká sněmovna odložila o rok účinnost toho zákona, aby o rok později ve vládním zákonu to zrušila. Toto jsou fakta. Když někdo něco ruší, tak prostě nemůžete tvrdit, že uvažuje o zavedení. A to jsou fakta. To, co jste řekl, je nepodložená domněnka a dotýká se to cti i politických úmyslů mých kolegů, kteří v té době v Poslanecké sněmovně seděli.

Plně respektuji váš politický postoj, že to chcete zavést. Ale to, aby bývalý sociální demokrat nám říkal, že jsme to chtěli zavést, prostě pravda není.

Prvním předkladatelem byl Martin Říman a ten druhý byl vládní návrh.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Než dám slovo panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, oznamuji jenom, že pan poslanec Schwarz má náhradní kartu číslo 10. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Poprosím sněmovnu o klid. Vláda i poslanci vládní koalice jednomyslně tento návrh podpořili a do léta byl tedy na můj návrh zákon o registračních pokladnách zrušen. Do konce roku 2007 jsem potom vyhodil těch 520 úředníků, které předtím vláda naprosto zbytečně nabrala na tento nesmyslný projekt. Pan ministr financí teď začíná nabírat stovky úředníků na obsluhu registračních pokladen.

A já vám chci slíbit, že nikdy účinný nebude a že ty lidi zase vyhodíme a ten zákon ne že zrušíme, ten prostě nedovolíme přijmout. Je to prostě zbytečná snaha, marná. Nedělejte to. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Pardon, s přednostním právem pan předseda Sklenák, po něm pan poslanec Martin Komárek. Mám přece jen ještě jeden návrh k pořadu schůze.